Děkuji. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, kterého mezi námi vítám a prosím ho, aby se ujal slova.

Lesní pozemky ve vlastnictví státu tvoří 59,8 % všech lesů v České republice.

Soukromí vlastníci naopak požadují od státu vyplácení finančních náhrad nejen za ekologické přínosy lesů pro společnost, například vodohospodářskou, půdoochrannou, klimatickou, sociální a zdravotní, ale i za pouhé respektování lesního zákona, jehož dodržování jim snižuje dosahování okamžitých maximálních zisků z těžby dříví. Nestátní vlastníci vytvářejí lobbistické tlaky a požadují výrazná uvolnění zákonných ustanovení zákona o lesích a také zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zprvu to mohlo rozesmát, později šokovalo a nyní je zcela jednoznačně jasné, že proti rozprodeji lesních pozemků v majetku státu je nutné se účinně bránit.

Z dosavadní aplikace uvedeného zákona se však v praxi ukázalo, že daná zákonná ustanovení nejsou dostatečná. Jistě jste ještě nezapomněli na mediální proklamace představitelů minulých vlád o jejich záměru privatizovat státní lesy.